Dále mi dovolte, abych načetl a to je předmětem té druhé přihlášky návrh na pevné zařazení bodu 113. Je to sněmovní tisk 557, již citovaný panem předsedou Stanjurou, návrh zákona o zrušení silniční daně.

I tento zákon je potřeba projednat v prvním čtení. Víte dobře, že má pozitivní dopady na snížení daňové zátěže u podnikatelů využívajících motorová vozidla ke svému podnikání.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Jako další má přihlášku pan poslanec Kalousek, připraví se pan poslanec Adamec.

Dovolte mi prosím, abych vás seznámil stručně s historií tohoto tisku. Ta sama o sobě je do určité míry výkřikem obžaloby vládní koalice, jak zachází se zákonodárnou iniciativou opozičních poslanců.

Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem Evropské unie a shledal ho plně kompatibilním.

Proto si dovoluji navrhnout, abychom tento bod 103, který tady leží již rok, pevně zařadili, a to dnes jako první bod po obědě. Pokud s tím nebudete souhlasit, pak navrhuji jako alternativu, aby byl zařazen pevně dnes v 18 hodin 10 minut.

Kolegové, byl jsem vstřícnost sama a předestřel jsem vám pět variant, o kterých, doufám, nebudeme hlasovat, protože když schválíme hned tu první, tak ty další čtyři budou nehlasovatelné. Já vám děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Dnes ruší svou omluvenku pan poslanec Petr Kudela. Jako další vystoupí pan poslanec Adamec a připraví se pan poslanec Koubek. Kolegyně, kolegové, po panu předsedovi TOP 09 se těžce vystupuje. Já rozhodně asi nebudu tak vtipný.

Mám návrh, abychom projednali návrhy zákonů, které jsou z dílny buď poslanecké, senátní, anebo krajské. A jsou to všechno návrhy, kde vláda vyslovila nesouhlas.

Já bych s dovolením začal tiskem 220. I když sám samozřejmě s návrhem tohoto zákona mám osobně problém, protože nezříkám se do budoucna technologií, které se vyvíjejí, tak by bylo velmi dobré, aby se Sněmovna k tomuto návrhu zákona vyjádřila v relativně krátké době, protože ta nejistota, která kolem této problematiky existuje, trvá, a dokonce jsou období, kdy zesiluje. Připomenu to.

Takže ten problém tady nastaven je.

Opravdu už je to tady strašně dlouho. Jedno je časové omezení dálničních známek a druhý je nový přestupek za překročení tonáže nákladních automobilů, které trápí starosty dotčených obcí už pěkně dlouho. Já si myslím, že je to potřeba dořešit.

Takže já s dovolením bych podal návrh takovýto.

A pokud se nám to nepodaří, pak navrhuji vyřadit postupně tyto body z jednání této schůze, tzn. hlasovali bychom třikrát o vyřazení každého z těchto bodů, protože pokud se tím nechceme zabývat a odsouváme to, tak prosím vás, řekněme to těm tvůrcům, těm navrhovatelům natvrdo a zcela jednoznačně: prostě projednat to nechceme a nebudeme zastírat tady to, že na to nemáme čas.